Já jsem nikdy a vláda nikdy neřekla, že chce zavést nadstandardy. Na programové konferenci naší strany jsem vysvětloval, proč je nesmysl se dneska bavit o nadstandardech. Je to tak, že my máme klinické doporučené postupy.

Jiná věc je možnost připojištění. A tady existuje jakýsi prostor.

Ale nemůže to být nic z toho, co dneska konzumuje pacient v rámci zdravotního pojištění. Tam musíme zvyšovat dostupnost a kvalitu.

Je jedno, co chci nebo nechci. Děkuji, pane ministře. Takže je to tak, jak jste říkal.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, krátká reakce na pana ministra zdravotnictví. Děkuji, že je možná ta reakce. Ale byl jsem v té vládě osm let, byl jsem ve vládě, když skutečně jsme tady řešili covid, a tenkrát Adam Vojtěch byl tady podroben mnohokrát křížovým výslechům a až brutálnímu vydírání typu: Pane ministře, to si zařiďte, jak chcete.

Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, děkuji za slovo.

Takže to je moje první připomínka.

Citace: Bezesporu každá koruna ve zdravotnictví je dobrá. Já jsem ale nezaznamenal, že byste vy nebo kdokoli plédoval za to, aby nebyly tyto peníze zdravotnictví sebrány. A tímto mi na závěr dovolte, abych poděkoval zdravotníkům v levé části spektra, kteří tedy těmito šílenci nejsou. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych na začátek opravdu zcela upřímně ocenil to, že pan ministr vystoupil a že mluvil, protože je to jeden z mála ministrů, který tu vystupoval. Nicméně na tom jeho vystoupení byla vidět ta zásadní disproporce, kdy my můžeme mluvit dvě minuty, on jako ministr může mluvit neomezenou dobu. Mluvil poměrně dlouze a obsáhle, za což mu dík, protože ta diskuse byla samozřejmě konstruktivní.

Děkuji.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já se vaším prostřednictvím obracím na pana ministra, mám na něho dva dotazy.